Takže já bych se chtěl zeptat, jakým způsobem si myslíte, že by tato problematika měla být řešena, a co udělat pro to, aby když sem budou jezdit lidi, kteří jsou čínskému režimu nepohodlní, neměli obavy z toho, že vlastně je může nějakým způsobem ten čínský režim šikanovat i na území České republiky. Já vám děkuji a slovo předávám ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi. Děkuji, vážený pane předsedo.

No a ten obecně zajišťuje rovnováhu mezi nutností operativně reagovat na situaci, kdy máme na našem území přítomnou osobu, které je mezinárodně hledaná, a na druhé straně samozřejmě jejími základními lidskými právy a svobodami.

Ale samozřejmě postup policie podléhá kontrole ze strany státního zástupce.